Tu první měl pan poslanec Hájek.

Děkuji za slovo. Nejsem si úplně jistý, jestli je to faktická poznámka, nicméně reaguji na předchozí rozpravy a ptám se vás, jak vnímáte název toho bodu, jestli dovolíte i obyčejným poslancům bez přednostního práva vyjadřovat se k podílu v soukromých firmách. Děkuji.

Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.

Tak například pan poslanec Hájek z hnutí ANO říká, že ta firma má sídlo na Britských Panenských ostrovech, tzn. v daňovém ráji, kde je nulová daň ze zisku. Občané by se rovněž nedozvěděli, že akcionáři této australské společnosti jsou ve velké míře anonymní. Líbí se mi tento protikorupční přístup. Místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip tehdy pronesl: A vy uzavřete memorandum, promiňte mi, v rozporu se zákonem o nakládání s majetkem České republiky, tak jak vám ukládá český právní řád, ale dokonce s dceřinou firmou, která se tváří jako australská, která je registrovaná na Panenských ostrovech a která si na to objedná speciální firmu, která zakrývá skutečné vlastníky. Vy si myslíte, že to je balamucení? A to nejlepší nakonec. Tehdy řadový poslanec, dnes premiér České republiky Andrej Babiš: Tahle firma, která sídlí teď jsme se čerstvě dozvěděli na Britských Panenských ostrovech, nemá s Českou republikou vůbec nic společného.

Takže je to samozřejmě firma, která je transparentní. Asi v hlase tehdy zněla ironie, tipuji podle kontextu. Ještě cituji pana dnešního premiéra: Takže já jenom říkám, proč nám pan ministr Havlíček neodpoví na tyhle otázky. Oni přece nemají žádnou licenci. Nebo nechť pan Havlíček řekne, že mají ještě nějaký jiný papír.

Někdy je, někdy není.

A kterého zastupuje čínské ministerstvo financí. Takže to je velká baterie dotazů, kterou mám na vládu v té věci. Hovořil jsem o nepřehledné majetkové struktuře, hovořil jsem o tom, že informace jsou dodávány netransparentně. A další klíčový fakt, který bych chtěl zdůraznit, je, že Smartwings jsou sice významným přepravcem, nikoliv však strategickým, ani národním. Operují relativně malou flotilu letadel.